S potěšením jsem zaznamenala, že pan ministr Herman se vyjádřil pro podporu pozměňovacího návrhu týkajícího se obnovy kulturních památek. Na rozpočtovém výboru jsem zaznamenala, že i předseda rozpočtového výboru konstatoval, že to není špatný nápad, že o tom ještě bude jednat koaliční rada a případně ještě podá pozměňovací návrh, čili lze to považovat za podporu. Jak to vypadá, jediný, kdo stojí nyní v cestě obnově kulturních památek, je pan ministr Babiš. Myslím, že by bylo vhodné, aby se vyjádřil i pan ministr, stejně jako pan ministr Herman, a sdělil své stanovisko a své motivy na mikrofon. Nebo se dnes rozhodl ohledně památek držet bobříka mlčení? A ještě bych též poprosila pana premiéra, zda by mi vysvětlil, proč prioritou této vlády není obnova kulturních památek. Děkuji. Nyní paní poslankyně Berdychová k faktické poznámce a pak stále přihlášený pan místopředseda vlády Bělobrádek. Paní kolegyni Berdychovou nevidím, tak její přihláška propadá a požádám tedy pana místopředsedu vlády Pavla Bělobrádka, aby využil své přihlášky. Pane místopředsedo vlády, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jen k těm výtkám, které se týkají státního rozpočtu na vědu a výzkum.

Pokud mluvíte o dalších procentech, tak ta jsou ze soukromých zdrojů. Tam nám určitě Izrael může být vzorem, protože kromě toho 1 %, které dává stát, tak tam jsou až 4 %, které dává soukromý sektor. Co se týká trendu z minulých let, tak v něm skutečně nepokračujeme, protože v letošním roce dojde k navýšení o 2,5 mld. korun vůči střednědobému výhledu. Myslím si, že v podstatě více než osmiprocentní nárůst na vědu a výzkum ze státního rozpočtu je tedy skutečným úspěchem, o tom jsem přesvědčen, a vláda tedy neprojídá tyto peníze, ale je to významný nárůst.

Tedy příliš tomu nerozumím, té kritice, protože ten nárůst je velký a s minulými lety naprosto nesrovnatelný.

Tady nikomu nic nebrání, aby udělal novelu, která projde řádně legislativní radou, projde vládou apod.

Můžeme tedy požádat o závěrečná slova. Pan ministr. Místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k rozpočtu. Chtěl bych konstatovat, že České republice se daří. Samozřejmě můžeme polemizovat, koho je to zásluha. Byla tu taková mantra, že rosteme podle Německa.

Snižujeme deficit, máme jeden z nejnižších deficitů, máme jedno z nejmenších zadlužení v Evropské unii.

A my jsme napumpovali peníze do spotřeby a do investic. Naši ministři dělají maximum pro to, aby vyčerpali peníze z evropských fondů.

Takže je to jednoznačně působení této vlády, které nastartovalo růst, a máme jeden z nejvyšších. Samozřejmě plánování evropských peněz, jak to tady kritizoval pan Stanjura, tak já bych jenom připomněl, že Evropská unie nemá žádnou lhůtu pro placení peněz, které nám dluží. Jenom resort dopravy má fakturaci za prosinec 25 mld. korun a vypadá to tak, že se možná povede, že vyčerpá všechno z těch fondů. Takže je to jednoznačně naše zásluha na tom, že se nám daří. A já chápu, že některým se to nelíbí.

A my jsme samozřejmě volili nějaký kompromis mezi výší schodku veřejných financí 70 mld. a rychle rostoucí ekonomikou.

Fakt tomu nerozumím.